Pan poslanec měl ještě jeden alternativní návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 168, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 55, proti 66. Návrh byl zamítnut.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.